A vůbec nešlo o to, a myslím, že to vědí i navrhovatelé, aby to bylo v soukromých firmách. A jestli to projde, tak ne našimi hlasy.

A já jsem pro, že aspoň máme pět minut pravdy. Nyní faktická poznámka zpravodaje pana kolegy Berkovce a pak faktická poznámka pana poslance Fiedlera. Prosím, pane poslanče, máte slovo. Vážený pane předsedající, vážené kolegyně a kolegové, já jsem tady v žádném případě nechtěl vyvolat přestřelku otevřeným opozičním windows.

Já jsem teď v pátek oddával jeden pár v našem královském městě Slaný. Přesně tohle my chceme pro občany České republiky. Prosím, pane poslanče, vaše dvě minuty.

Řešíme tady dozorčí rady. Proboha, mějte rozum a pojďme dál. Děkuji.

Tím přirozeným průběhem se právě dostaly Karlovy Vary do toho stavu, v jakém jsou. A já si vůbec nemyslím, že je jedno, jak vypadá veřejný prostor. Opravdu si myslím, že by bylo vždycky lepší, aby došlo k dohodě, ale bohužel to tak v mnoha případech není. Děkuji. Ptám se, kdo další se hlásí do obecné rozpravy. Jestliže nikdo takový není, končím obecnou rozpravu. Ptám se na závěrečná slova pana zpravodaje, případně paní navrhovatelky. Není zájem. Neeviduji návrh na vrácení garančnímu výboru k novému projednání. Zahajuji podrobnou rozpravu, do které se jako první hlásí pan předseda poslaneckého klubu ODS Zbyněk Stanjura. Děkuji. Eviduji tento návrh. Táži se, kdo další se hlásí do podrobné rozpravy. Jestliže nikdo takový není, končím podrobnou rozpravu. Ptám se na závěrečná slova. Není zájem. Končím druhé čtení tohoto návrhu zákona. Děkuji paní navrhovatelce i panu zpravodaji.